Nyní požádám o vystoupení pana poslance Víta Kaňkovského, připraví se paní poslankyně Balaštíková. Dobré odpoledne, milé dámy, vážení pánové, vážení členové vlády, vážený pane předsedající. Navážu na pana kolegu Skalického. Také zdůrazním, že budu mluvit hlavně jako zdravotník. Myslím si, že pohled zdravotníků napříč politickým spektrem je poměrně podobný. Ve velmi krátké době je zde opakovaně předkládaná rozsáhlá novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Cíl novelizace je pochopitelný a také nutný v případě ustanovení týkajících se tabáku, tabákových výrobků a elektronických cigaret, jelikož v tomto případě je nutné naplnit závazek související s transpozicí předpisů Evropské unie do našeho právního řádu. Nicméně i nyní se opakuje situace, kterou jsme tady už všichni zažili, kdy je snaha prostřednictvím pozměňovacího návrhu změnit státní správu v oblasti potravinového práva a zprostředkovaně i ochrany veřejného zdraví. Mluvil tady o tom už kolega Skalický. V tomto případě jde o pozměňovací návrh paní kolegyně Balaštíkové, který byl přijat zemědělským výborem. Myslím si, že si všichni pamatujeme na ty poměrně velké diskuse v nedávném období. Já jsem tehdy velmi oceňoval zástupce Ministerstva zemědělství, ale i Ministerstva zdravotnictví, že nakonec došli z mého pohledu k velmi slušnému kompromisu. Tento kompromisní závěr potvrzuje i současný vládní návrh novely zákona, přičemž dává šanci resortům zdravotnictví i zemědělství vykonávat své pravomoci v souladu se svými prioritami i reálnou potřebou zvýšení dozoru v této oblasti a v souladu s evropským právem. Jsem přesvědčen, že přijetím pozměňovacího návrhu paní poslankyně Balaštíkové, který vymezuje dozor orgánu ochrany veřejného zdraví jen na školská a zdravotnická zařízení, by došlo k výraznému okleštění pravomocí hygienické služby v oblasti výkonu státního dozoru ve stravovacích službách a v tomto případě jako nejvíce rizikové oblasti z hlediska vzniku a šíření alimentárních nákaz, tedy onemocnění, která souvisí s konzumací potravin. Opět to tady zmínil již přede mnou kolega Skalický. Hrozí tedy, že by například nebyla vůbec kontrolována zdravotní způsobilost osob, která je dominantním předmětem zájmu hygienické služby. Jenom pro vaši představu, možná to někteří víte, někteří nevíte, ročně hygienická služba vyloučí z provozu pro zdravotní nezpůsobilost zjišťovanou v průběhu právě preventivního dozoru kolem dvou tisíc osob, a to vzhledem k nálezům různých infekčních chorob, které znemožňují jejich další působení, většinou dočasně, v oblasti stravovacího provozu. Jde tedy o případy, kdy konkrétní osoba je přímým zdravotním rizikem v rámci své činnosti ve stravovacím provozu. Kromě toho tento návrh vytváří uměle dvě skupiny strávníků, o jejichž výživu lze pečovat různě, což je ze zdravotního pohledu a já tady zdůrazním i z etického hlediska nepřijatelné. Hranice mezi jednotlivými typy stravování nejsou, protože strávníci i služby se prolínají. Byl by zde však i dopad na provozovatele stravovacích služeb, neboť by byly vytvořeny dvě skupiny provozovatelů, kdy provozovatelé, kteří by byli dozorovaní hygienickou službou, by museli naplňovat přísnější požadavky než skupiny provozovatelů, která by spadla pod dozor orgánů Státní zemědělské a potravinové inspekce. Pozměňovací návrh také nijak nereflektuje, že dominantní problém v této oblasti, který by měla Státní zemědělská a potravinová inspekce řešit, je nutnost zvýšení efektivity kontrol jeho dozorových orgánů v prvovýrobě a ve výrobě potravin tak, aby se závadné potraviny nedostávaly vůbec na trh, a tedy ani do provozoven společného stravování.

Systém je hodnocen jako funkční a patřil v hodnocení mezi nejlepší systémy v Evropské unii. Ze všech těchto důvodů považuji za nutné tento pozměňovací návrh paní kolegyně Balaštíkové odmítnout. Zároveň si troufám tvrdit, že v oblasti dozoru nad kvalitou potravin a nad stravovacími provozy je co zlepšovat, avšak ne tímto způsobem. Kolegyně a kolegové, děkuji vám za pozornost. Děkuji panu kolegovi Kaňkovskému. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobrý večer, kolegyně a kolegové.

Jenom bych vám sdělila odůvodnění.